Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy v rámci objednávky linky R5 Praha Ústí nad Labem Cheb již dlouhou dobu sleduje problematiku nízkého počtu nastupujících a vystupujících cestujících v této železniční zastávce do dálkových spojů.

Tyto ukazatele má objednatel dálkové dopravy k dispozici jak na základě sčítání nastupujících a vystupujících cestujících z přepravních kampaní realizovaných nejméně třikrát v každém období platnosti jízdního řádu, tak i počtu prodaných jízdních dokladů z této a do této stanice. Oba datové zdroje potvrzují, že do jednotlivých vlaků linky R5 nastupují či vystupují v Duchcově jednotky cestujících a navíc dominantní většina těchto cestujících využívá vlaku k cestám v rámci regionální dopravy.

Například v dominantní přepravní relaci Ústí nad Labem Duchcov město není vlak R5 oproti regionální dopravě v řadě případů rychlejší, neboť uspořenou jízdní dobu cestující ztratí čekáním na přípojný autobus do města. Bez jeho využití je město dostupné pouze docházkou podle cíle 20 až 25 minut.

Přestože přepravní výsledky byly velmi nepříznivé s ohledem na to, že úspora času nebyla nezbytně nutná z hlediska dosahování významných uzlů, nemělo Ministerstvo dopravy důvod zastavování vlaků ihned ukončit.

Lze shrnout, že v jízdním řádu platném pro období roku 2016 nastane situace, kdy plně v souladu s předpokladem plánu dopravní obsluhy vlaky celostátní dopravy bude dosaženo zrychlení relace Ústí nad Labem Cheb ve vhodnějších časových polohách v uzlu Cheb. Město Duchcov zaslalo k této problematice již důvody tohoto bohužel nutného kroku. Mimo jiné Ministerstvo dopravy uvedlo, že zastávku Duchcov obsluhují v pravidelném intervalu vlaky linky R5 Praha Ústí nad Labem Karlovy Vary Cheb. Dlouhodobě však nejsou přepravní výsledky této zastávky příznivé. Ze statistických dat a sčítání ve vlacích vyplývá, že z celkového objemu cest vycházejících z vašeho města tvoří ty s využitím dálkových vlaků pouze jednotky procent. Samozřejmě průjezd Duchcova nebudeme ani nadále požadovat u vlaků, u kterých to není nezbytně nutné. Pro jízdní řád 2016 předpokládáme zastavování u vlaků, které zajišťují ranní spojení do krajského a hlavního města, a rovněž u vlaků ve večerním období v opačném směru.

Město Duchcov bude mít nicméně i nadále zajištěnu kvalitní dopravní obslužnost vlaky, které zde budou i nadále zastavovat. Proto Ministerstvo dopravy uvedené opatření pokládá za oprávněné. Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Patnáctou interpelaci přednese pan poslanec Leoš Heger, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Milana Chovance na téma řízení pod vlivem alkoholu. Prosím, pane poslanče. Vážení členové vlády, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl interpelaci za nepřítomnosti pana ministra Chovance, a věřím, že na ni bude reagovat.

Jsem si vědom závažnosti této události a zastávám jednoznačné stanovisko, že opilí lidé nemají v silničním provozu co pohledávat.

Až potud je podle mě vše formálně v pořádku, nicméně celý případ provází ještě jedna okolnost, která se mi jeví jako poměrně závažná.

Každému je jasné, že dobrý fotbalista v sobě musí mít jistou míru agresivity. Agresivita byla přes lovce mamutů zakotvena do našeho genofondu, ledaskde se může hodit a ve fotbalu určitě také. Do silničního provozu však jednoznačně nepatří.

Za prvé. Je pravdou že první reakce policie údajně byla, že útěk z místa nehody a nadávky a vyhrožování policistům jako veřejným činitelům se řešit nebudou?

Děkuji panu poslanci. Na jeho otázku bude odpovězeno písemně. A my přikročíme k další interpelaci, kdy paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka ve věci pravidel úhrad zdravotnických prostředků. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Zapomněl jste dodat nepřítomného pana ministra zdravotnictví.

Vždyť tyto věci potřebují zdravotně postižení a senioři a to jsou občané, kteří patří do ohrožené skupiny lidí, žijí většinou na hranici životního minima, někteří v chudobě nebo se té chudoby dotýkají a měli by ze svých důchodů platit ještě více. Tomu přece nikdo nevěří. Takže já bych si dovolila položit otázku, jaká jsou nová pravidla, jak se dotknou našich nemocných a postižených lidí. A druhá otázka, jestli si myslíte, že toto vaše šetření je na správném místě.